Pokud ještě někdo potřebujete vydat náhradní kartu, prosím, oznamte mi pak číslo.

Tímto jsme vypořádali zatím došlé omluvy.

dále bod 23, podpora regionálního rozvoje; bod 90, provoz na pozemních komunikacích. Dále budeme pokračovat body z bloku třetího čtení.

Případně bychom pokračovali dalšími body podle schváleného pořadu.

Takže váš prostor, paní předsedkyně, ke změně pořadu. Prosím. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Vím, že tento týden rezonuje rušení poboček České pošty, určitě moji kolegové v tom budou pokračovat se svými regionálními zkušenostmi. Ale vedle toho nesmí zapadnout další problém, který velmi rezonuje touto společností.

Obracejí se na nás nejen občané, ale obrací se na nás i odborná zdravotnická veřejnost, myslím konkrétně lékaři.

Přestože situace začala být neudržitelná již na podzim minulého roku a Ministerstvo zdravotnictví opakovaně slibovalo nápravu, bohužel dochází naopak k prohlubování nedostatku léčiv.

To mi píší lékaři.